Takže prosím, pojďme bojovat za všechny kraje stejně, a ne jenom za ten Karlovarský. Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou pan ministr Válek. Pane ministře, prosím.

To znamená, v Moravskoslezském kraji je i zdravotnická vysoká škola, lékařská fakulta.

Do Karlovarského kraje půjde na vybudování komplexního onkologického centra, respektive do té první fáze toho budování zhruba 200 milionů do dvou měst tak, jak si zdravotnická reprezentace kraje rozhodla.

A chtěl bych poděkovat tímto i panu poslanci Maškovi, který se zapojil do debaty a chystá strukturu té sítě právě z těchto důvodů, že chceme ty regiony, na které se třeba zapomíná, které řekněme nám vypadávají z toho systému, doplnit. Také děkuji za dodržení času.

Pane poslanče, prosím. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi krátkou reakci k předchozímu vystoupení kolegy Bureše týkající se přítomnosti veřejných univerzit v Karlovarském kraji. Můj kolega se mýlí, tvrdíli, že Karlovarský kraj trpí nepřítomností veřejné univerzity. Za více než 30 let svého působení tuto fakultu absolvovalo tisíce absolventů. To, že Karlovarský kraj není sídlem veřejné univerzity ve velikosti alespoň regionálních univerzit, jako jsou v Plzni, v Liberci, v Hradci Králové a podobně, je dáno velikostí Karlovarského kraje, který při 300 tisícovém počtu obyvatel, což odpovídá velikosti Ostravy, není schopen ekonomicky uživit požadovanou instituci. To je ale na jinou debatu. Děkuji za pozornost.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Tomu rozumím. Ale já jsem očekávala, že třeba řeknete, že díky tomu tam vznikla nějaká výroba, která něco pro to zdravotnictví dělá.

Jejich erudice nebo respektive jejich vzdělání neodpovídá tomu, aby mohli dělat nějaké vysoké manažerské posty. Takže my se bavíme o tom, že teď se něco ze zákona vyndává, co by mohlo způsobit do budoucna velké problémy. A ještě bych chtěla zareagovat na svého předřečníka, když řekl, že tam je vysoká ekonomická škola. To znamená, že ve své podstatě z těch tří krajů je na tom z nás nejlíp ten Moravskoslezský, protože si vychovává ty techniky, má tam to zázemí. Ani jeden kraj ani Ústecký ani Karlovarský prostě nemáme vysokou školu technickou, abychom si tyto kádry vychovávali, aby nám tam zůstaly, aby tam pracovaly. Protože je zcela logické, jestliže přijdou nějaké pobídky, tak půjdou do těch měst, kde ten potenciál je, to znamená Brno, to znamená Moravskoslezský kraj, to znamená Praha, Středočeský kraj, tam prostě ty lidi jsou. U nás nejsou. Děkuji za dodržení času. Připraví se pan ministr Válek.

Děkuji za jeho vystoupení, ale doufám, že postřehl, že jsem tady v uvozovkách prosila pana ministra průmyslu a obchodu, zda by byl prostor k tomu, aby v tom zákoně, popřípadě daném nařízení bylo upraveno, že primárně ty produktivní investice budou mířit do krajů, které to nejvíce potřebují. Doufám, že můj ctěný kolega Jan Bureš, prostřednictvím paní předsedající, zaregistroval i odpověď pana ministra průmyslu a obchodu: Prostor ani důvod nevidím. Já jsem ho tady o to žádala, říkala jsem, že jsem popřípadě připravena stáhnout i ten návrh. A jeho reakce byla taková, jaká byla. Děkuji za dodržení času. A nyní s faktickou poznámkou pan ministr Válek. Pane ministře, prosím. Děkuji, paní předsedající.

Já si myslím, že všechny ty věci je potřeba skládat dohromady. A souhlasím s tím, že se musíme bavit nejenom o těch regionech, ale musíme jít až na úroveň měst, musíme jít až na úroveň těch oblastí, kde opravdu ten problém je, protože i v těch krajích jsou rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Děkuji za dodržení času. Žádnou další faktickou poznámku již neeviduji, nemám ani žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova, pana ministra, pana zpravodaje?